Povolovacím úřadem z hlediska integrovaného povolení je Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedná se o zařízení navržená dlouhodobě k provozování nakládání s nebezpečnými odpady. S kaly z lagun Ostramo se nakládá v rámci dříve schválených kapacit a nedošlo ani ke zvýšení emisí do životního prostředí. Já mohu pouze konstatovat, že podle všech platných povolení probíhala doposud příslušná likvidace v těch zařízeních, která jsou k tomu určena, a současné usnesení vlády má pouze za úkol reagovat na nové skutečnosti, které byly v rámci sanace zjištěny. Evidentně chce. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane premiére, já jsem se ptal, anebo jsem chtěl ujištění, jestli se toto nebude opakovat. To spalování v Ústeckém kraji, konkrétně v Čížkovicích. To tady nezaznělo a já bych vás chtěl poprosit, jestli ještě v rámci vašeho funkčního období byste se na to mohli podívat, aby ta celá věc se v Ústeckém kraji neopakovala. Jinak děkuji za odpověď. Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce ještě doplnit. Prosím, pane premiére. Mohu pana poslance ujistit, že se tím budeme dále zabývat, nicméně někde se to spálit musí. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Problémem je, že původně katolická církev nepředpokládala, že si podle zákona o vyrovnání s církvemi podá o jejich vydání. Chci připomenout, že v objektu sídlí Národní památkový ústav, který památky spravuje.

Vážený pane premiére, chci vás požádat o vaši pomoc, aby došlo mezi státem a katolickou církví k dohodě na nevydání tohoto památkového dědictví v rámci církevních restitucí. Osobně mě mrzí, že katolická církev žádá o majetek, který nemá sloužit k charitativním či jiným bohulibým účelům. Arcibiskupství olomoucké vlastní umělecké sbírky umístěné v zámecké galerii a doposud nebyl problém na dohodě se správcem muzea. Proto moc nerozumím důvodům, proč o vrácení zámku a zahrad žádá. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v České republice máme nyní dvanáct památek, které jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Arcibiskupství olomoucké dne 9. prosince tohoto roku oznámilo, že v nejbližších dnech podá žádost o vydání zámku a zahrad v Kroměříži. Národnímu památkovému ústavu, který je příslušný s těmito nemovitostmi hospodařit, však dosud žádná výzva k vydání podána nebyla.

Arcibiskupství olomoucké se dále vyjádřilo v tom smyslu, že případné vydání zámku a zahrad by nemělo narušit dosavadní výbornou spolupráci s Národním památkovým ústavem. Finanční dopady případného vydání však vzhledem k faktu, že výzva ještě nebyla podána, nyní opravdu nelze určit ani nijak dále komentovat. Mohu pouze obecně konstatovat, že případné vydání pokud by snad tak bylo o něm rozhodnuto příslušnými orgány těchto památkových objektů zapsaných v seznamu UNESCO církevním subjektům nic nemění na jejich památkové ochraně podle zákona o státní památkové péči ani na jejich statusu památek UNESCO. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane poslanče. Možná že k tomu vydání opravdu nedojde. Já bych jim to doporučoval velmi vehementně. Přesto si myslím, že pokud by si požádalo a vaše vláda by ještě byla vlastně vládou, která by měla rozhodovat o vydání tohoto majetku, tak bych byl pro řešení například podobné, jako je řešení s Pražským hradem, i když vaše vláda říkala, že je to z ohledu bezpečnosti. Ale myslím si, že tady jde o ohrožení i dotací z Evropské unie. A myslím si, že ta ztráta, pokud by měla být, tak by ji hradil zase stát, to znamená občané ze svých daní. Děkuji panu poslanci. Prosím pana premiéra. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji panu premiérovi. Jako předseda České komise pro UNESCO bych oběma pánům chtěl poděkovat za péči o památky UNESCO v České republice. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na pana premiéra a týká se oblasti výdajů na vědu a výzkum.

Tato částka byla doporučena Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Ale už v září vaše vláda změnila výdaje, které znamenají ve skutečnosti ponížení výdajů na vědu a výzkum o jednu miliardu.

Můj dotaz tedy je, proč jste tak razantně zasáhli do rozpočtu, se kterým akademická a vědecká obec už počítala. Děkuji paní poslankyni.